Takže má otázka v tomto případě zní zcela jasně.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Ten bod je nazván Informace vlády k poslednímu vývoji krize na Ukrajině. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A s ním souvisí návrh číslo 2, což je zákon provádějící, zákon související.

K tomu mám jenom krátkou připomínku.

A ten tato současná koalice zkrátila za účelem zasedání vlády.

My nemáme tiskovky, jako mají ministři, jako má vládní koalice. My se vyjadřujeme zde na tento mikrofon a v podstatě je nám to právo omezováno. Ta nabídka, které využiji, od 18 hodin do 21 hodin, tady existuje, ale z mého pohledu není dostatečně korektní a nepředstavuje respekt ke svým politickým protivníkům v Poslanecké sněmovně.

Věnovali jsme se mu téměř celé předchozí volební období. Tisk dospěl až do třetího čtení a díky obstrukčnímu vystupování tehdejší opozice nebyl úspěšný, nebyl přijat ve třetím čtení. Považuji za téměř skandální a nepřijatelné, že lobbing se neobjevil ani na jednom místě programového prohlášení vlády, přitom mezinárodní organizace typu OECD, která projednávala lobbing a doporučovala ho do národních legislativ, teď to říkám z hlavy, ale myslím, že už v roce 2013, jestliže je to dlouhodobě na seznamu požadavků skupiny států GRECO, jestliže je to v podstatě součástí našich mezinárodních závazků, tak je velkou ostudou, že právní úpravu v této oblasti doposud nemáme. Kdybych měl stručně lobbování definovat, tak lobbování neboli prosazování zájmů představuje legitimní součást demokratického procesu ve vyspělých zemích. Je zde vnímáno jako pozitivní a legitimní aktivita. Cílem navrhované regulace je stanovení pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní aktivity v rámci legislativního a rozhodovacího procesu na centrální úrovni. Základními kritérii pro podobu řešení regulace lobbování jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě na přiměřenost zvoleného řešení jak z hlediska legislativního, tak celkové nákladovosti a dále posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu a veřejné kontroly v této oblasti.